Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o A9. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Garanční výbor nedoporučuje. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor doporučil. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu F9 bod 1. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Protože tento návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o bodu I2 bod 2 a 3 poslankyně Chalánkové zvýšení odměny pěstouna. Paní ministryně? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu I2 body 2 a 3. Kdo je proti?

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor doporučil. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o H1 až H4. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Dále budeme hlasovat o K1.

Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu K1 pana kolegy Sklenáka. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o K2. Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.